Budeme potřebovat velmi krátký čas, druhé čtení. Petiční výbor projednal, takže bych vás poprosila, abychom posunuli tento tisk dále, o jeho podporu na zařazení na předmětný den.

Ano, děkuji. Přednostní právo, pan předseda Michálek. Děkuji za slovo. Vážené kolegyně, vážení kolegové, abych vám to ulehčil, tak jsem to vzal chronologicky.

Dobrý den, děkuji za slovo. Já bych chtěla navrhnout dva body.

Druhý bod, který bych chtěla navrhnout, je Informace vlády o podmínkách vstupu do škol. První bod, a to otevření základních škol neboli druhého stupně, středních škol a vysokých škol, by bylo na pátek jako první bod, nebo v pátek ve 12 hodin, pokud by ten první návrh neprošel. Říkám to dobře?

Pokud by neprošel, tak v pátek ve 13 hodin. Myslím si, že jsou to témata, která bychom měli znovu otevřít. Jsou to věci, které trápí naše občany.

A ty školy, které jsou zavřené, jedná se tedy o druhý stupeň základních škol a střední školy, tak samozřejmě ty by také byly rády, kdyby se výuka opět konala, a to za normálních podmínek, proto tedy i navrhuji ten druhý bod, a to jsou podmínky vstupu do škol.

Jde o návrh zákona, změny zákona o nemocenském pojištění. Přeložím: týká se dlouhodobého ošetřovného a moc vás prosím o podporu tohoto návrhu.

Jsem přesvědčena, že tento návrh zákona uleví a pomůže všem rodinám, které mají to neštěstí, že mají ve své rodině člověka těžce nemocného, nebo dokonce nevyléčitelně nemocného, vytvoří jim podmínky tak, aby se o tyto své rodinné příslušníky mohli starat.

Děkuji vám za podporu.

Tam jsou podle mě tři body a toto by byl čtvrtý bod. Ano, děkuji.

Děkuji.

Děkuji za podporu. Děkuji.